A zase tady zůstáváme dlužni toho, abychom provedli vyhodnocení, jak dalece tady tyto daňové předpisy ovlivňují tu spotřebu, ovlivňují trh s těmito komoditami.

Proto bych si dovolil navrhnout, aby i tento tisk byl přikázán hospodářskému výboru, abychom se mohli na tyto analýzy podívat i z toho ohledu, jak mají vliv na fungování těchto oborů průmyslu v České republice.

Takže bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat za prvé poděkování paní ministryni za to, že zvedla stravenky. A věřte tomu, že pokud někdo o stravenkách, bez pýchy, upozorňuji, něco ví, tak já s nimi přicházím do styku každý den ve všech podobách, které stravenky mají. A jestliže se dneska bojíme o to, že zanikne závodní stravování, tak v závodním stravování, pokud jsou kuchyně přímo ve fabrikách, rozhodně nepoužívají stravenky, protože nemají důvod platit ještě stravenkovým firmám za to, že vaří svým zaměstnancům, takže tohohle se bát nemusíme.

Ale pozor, máme náklady ještě u výběru a ty jsou daleko vyšší, pohybují se v řádu 10 %. Za prvé.

Ty počty jsou velmi jednoduché. Na jedné straně je tady zhruba 5 milionů zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří navzájem mají zájem, aby si uznávali benefity na daňových slevách, protože to platí nejenom těch 5 milionů této množiny, ale 10 milionů všech. Na druhé straně je 5 milionů jiných lidí, kteří nejsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, jsou to důchodci, studenti, kdokoliv jiný, kterým logicky vadí, že by měli přispívat zaměstnavatelům a zaměstnancům na jejich vzájemné benefity.

A je mi jedno, jestli při tom sponzorují odborový svaz nebo Komunistickou stranu Čech a Moravy.

Děkuji, pane předsedající.

Já myslím, že podpoří všechno z toho, co říkám.

Jenom tolik.

Budu velice krátký.

Pan ministr zdravotnictví nám to tady ukazoval, v novinách to bylo.

Ale toto nebylo téma, které mě vyprovokovalo.

A je to byznys. Ale já se ptám: Co jste dělal vy jako ministr financí? Co dělali následující ministři financí s tím, aby tento byznys nebyl? Jak jste regulovali tyto stravenkové byznysy? Je normální mít úrok, mít poplatky? Jak jste to dělali? A to je ta chyba.

Zkuste se taky nad tím zamyslet. A já jsem opravdu hrdý, že KSČM tady hájí zájmy odborářů, protože ti poslední bití na tomto návrhu můžou být ti, kteří jsou zaměstnanci a kteří se díky těm stravenkám můžou teple najíst.